Obdobné stanovisko následně přijal také Výbor pro světové dědictví UNESCO, a je tedy více než zjevné, že tato organizace prostřednictvím svých orgánů překračuje rámec nestranné a mírotvorné nadnárodní autority, která by neměla zasahovat do politických otázek.

Vzhledem k tomu, že vláda k tomuto kroku do dnešních dnů nepřistoupila, což je pro mě nepochopitelné, protože tehdejší ministr zahraničních věcí Zaorálek seděl v Poslanecké sněmovně, když se tento bod projednával, takže moc dobře věděl, jaké usnesení Poslanecká sněmovna přijala, a bohužel s ohledem na skutečnost, že pozici UNESCO ve vztahu ke Státu Izrael nelze ani nyní a dnes a asi pro budoucno považovat za neutrální, Česká republika by měla tímto gestem více než symbolickým vyjádřit podporu této zemi, s níž ji pojí historicky silné spojenectví. Navrhované zvýšení kapitoly Ministerstvu obrany by společně s dalšími finančními prostředky umožnilo alespoň částečně přiblížit se původnímu cíli vydávat 1,4 % HDP na obranu v roce 2020 a zároveň by mohla probíhat plánovaná modernizace Armády České republiky, jak jsem již zmínila u prvního pozměňovacího návrhu.

Řadě z vás jistě neunikly aktivity Českého svazu bojovníků za svobodu reprezentovaného předsedou Jaroslavem Vodičkou. Ten v posledních letech významným způsobem svým veřejným vystupováním zpochybňuje původní poslání, ideály a hodnoty tohoto spolku, a tím i důvod podpory z veřejných rozpočtů. Nejsem jediná, která má za to, že existuje řada jiných spolků, které si svou činností zaslouží podporu z veřejných rozpočtů a které se věnují obdobné problematice a období naší historie jako zmíněný Český svazu bojovníků za svobodu. Jedná se zejména o Československou obec legionářskou, Sdružení bývalých politických vězňů České republiky, Spolek pro zachování odkazu českého odboje, Památník Šoa Praha, Platformu evropské paměti a svědomí. Těmto subjektům by měla připadnout a být rozdělena částka původně navrhovaná Českému svazu bojovníků za svobodu.

Ačkoli se městská část Praha 2, jejíž jsem hrdou starostkou, snažila několikrát sokolům pomoci, není v našich silách prostředky na celkovou rekonstrukci obstarat a Magistrát hlavního města Prahy byl v minulých letech v této věci také ne vstřícný. Proto jsme se s kolegou panem poslancem Dolínkem rozhodli, že navrhneme tuto změnu, zvolíme tuto formu nalezení prostředků pro celkovou rekonstrukci objektu, který si tuto rekonstrukci už zaslouží.

Součástí areálu je i plavecký bazén. Tato jedna z nejvýznamnějších sportovních památek na území České republiky se dlouhodobě nachází ve špatném stavebnětechnickém stavu. Provoz budovy je energeticky a finančně náročný a stav vnitřních a vnějších prostor areálu je zcela nedostačující. S ohledem na tíživou finanční situaci tělovýchovných jednot a i o tom jsme tady několikrát hovořili a vysokou finanční náročnost investiční akce nedovolující účinnou podporu ani z prostředků obecních a krajských samospráv je namístě investici do této významné sportovní památky realizovat prostřednictvím výše navrhované změny.

Děkuji vám za pozornost.

Pan poslanec Milan Chovanec se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny dnes do 13 hodin z důvodu návštěvy lékaře. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Připraví se paní poslankyně Richterová. Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná Sněmovno, mohu plynule navázat na svoji předřečnici, paní poslankyni Černochovou. No, víte, já nevím, jestli tedy rozhodovat mezi máslem a zbraněmi. Ale jestli se mám rozhodnout mezi chlebem a zbraněmi, tak já jednoznačně budu volit chleba. A já se k tomu dále dostanu. Rozpočet samozřejmě jako celek podpořím. Ale viděla bych však i některé jiné priority v něm.